Pan zpravodaj. Pan předseda Kalousek, může vystoupit s přednostním právem.

Ale teď si opravdu myslím že ne.

To prostě v tom legislativním procesu takhle se bohužel někdy musí pracovat. To není nic proti ničemu a myslím si, že o tom můžeme hlasovat s klidným svědomím. Pane zpravodaji, prosím. Tak asi bych trval na proceduře, která byla navržena ve výboru, a jsou zde zařazeny i tyto legislativně technické věci. Ještě doplním, že výbor doporučil provedení případných legislativně technických úprav. Já mohu dát slovo pouze těm, co mají přednostní právo. Nikomu jinému v tuto chvíli ne. Námitka k hlasování. Tak v tom případě mohu vyhovět. Prosím, pane poslanče.

Ten návrh podporuji, takže tam mám chybu. Nezpochybňujete hlasování, jde jenom o stenozáznam. Ano, děkuji. S přednostním právem pan zastupující předseda klubu Kubíček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych poprosil o patnáctiminutovou přestávku, aby se vlastně vyjasnily ty jednotlivé záležitosti, které nejsou teď úplně jasné. Ano, vyhovím vám. Nejprve dám ještě slovo panu předsedovi Kalouskovi, který se hlásil, a panu místopředsedovi Pikalovi. Já děkuji. Ale já nemohu souhlasit ani s tím, abyste dal hlasovat o námitce, pane předsedající, protože my jsme si schválili proceduru. To znamená, s tou námitkou jsme měli přijít před hlasováním o proceduře. Teď už je pozdě. Pan místopředseda Pikal. Já jsem tedy nezaznamenal, že by námitka byla vznesena. Nicméně se chci zastat toho, že jsme schválili nějakou proceduru, jejíž součástí je to, že na konci schválíme, že budou provedeny legislativně technické úpravy, které vyplývají z toho, které pozměňující návrhy schválíme a které pozměňující návrhy neschválíme. Takže nevím, kde je ten problém. Tak po vystoupení pana předsedy Stanjury vyhovím žádosti klubu ANO a dám patnáctiminutovou přestávku. Tak já si myslím, že to není běžná praxe. Pokud máte jiný názor, tak to doložte. Ale já si nepamatuji, že bychom takhle někdy postupovali. Děkuji.